Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tentokrát jenom krátce.

To znamená, my tento návrh podporujeme. To jsem chtěl říct. Takže my určitě podporujeme, abychom ho propustili. Úsvit bude hlasovat pro a vůbec nevadí, že je to návrh ze Senátu.

Děkuji panu poslanci Okamurovi.

Dobrý podvečer, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Každé zpřísnění na této linii myslím, že uvítá každý starosta a každý ředitel technických služeb.

Ale chci za to poděkovat. Děkuji za dodržení času. Nyní ještě jedna faktická poznámka poslance Pavla Plzáka. Bude to stručná poznámka. Chtěl bych se obrátit prostřednictvím vás tady na předkladatele.

Proběhlo to médii. Prostě to ta obec udělala a nevím, jestli to bylo protiústavní, nebo ne. Děkuji.

Takže obce by měly dostat pravomoc, aby určily, kde a kdy a za jakých podmínek. Myslím si, že si s tím starostové a zastupitelstva poradí a že to přispěje k řešení mnoha problémů v našich městech a obcích. Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže bych tlumočil jako člen výboru životního prostředí i stanovisko vlády.

Děkuji. Nyní František Laudát přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Peníze slouží ke korupci, neměli bychom zakázat peníze? V autech se lidé zabíjejí nebylo by lepší, kdyby chodili pěšky?

A jestli se někde... a ony se tady vyskytují patologické jevy. Ale v té další regulaci kde se zastavíme?

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Problém je v tom, že územní plán přesně neřeší plochu, v které může být umístěna sběrna.